Děkuji za slovo. Tak já vám říkám, že jako rodič jste totálně selhal, protože to vaše dítě vám nějak zparchantělo.

30. listopadu totiž nabyla účinnosti smlouva mezi agenturou a jakousi společností, která za 6 milionů bude agentuře zpracovávat dotační žádosti. A já se ptám proč. Jak je proboha možné, že Ministerstvo školství bylo schopné zpracovat vše ve 12 lidech?

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Doufám, že to všichni slyší. A jak se rozdělovaly peníze předtím?

Rozděluje peníze transparentně.

A ta agentura samozřejmě jako nový orgán vlastně ve velmi krátkém časovém horizontu připravila návrh novely zákona o podpoře sportu tak, aby mohla saturovat negativní dopady způsobené nouzovým stavem a vládními opatřeními.

Takže to agentura zvládla.

Děkuji.

Je už to asi pošesté.

To nejsou schopni na agentuře při šedesáti lidech?

Tady vám rád předám smlouvu, kde je 6 milionů na administrativu žádostí nějaké cizí společnosti.

Děkuji.

Tak dobrý.

Ale vy potřebujete akorát tu kameru.